Eviduji váš návrh. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vláda se zodpovídá Poslanecké sněmovně, nikoliv Parlamentu jako celku. Poslanecké sněmovně.